K tomuto vládnímu návrhu je uplatněna celá řada pozměňovacích návrhů, z nichž některé zcela popírají principy, na nichž je vládní návrh založen, nebo jsou s nimi spojeny ne zcela odůvodněné náklady na státní rozpočet, které nebyly vyřešeny. Z vládou navrhovaných opatření by však i tehdy, pokud by byly přijaty zmíněné pozměňovací návrhy, zůstaly zachovány aspoň některé pozitivní prvky. My jsme k tomu měli několik porad na Ministerstvu spravedlnosti a velmi jsme sledovali ten cíl, jestli bude zachována kladná podstata výslednosti našeho návrhu, a dospěli jsme k závěru, že pořád ještě ano. Takže návrh proto jde do dalšího čtení.

Některé změny proto hodnotím i pozitivně, ale některé i negativně.

Děkuji za pozornost. Děkuji paní ministryni spravedlnosti Marii Benešové a otevírám rozpravu.

Že tady momentálně není já jsem ho tady viděl, když jste se hlásil.

Byl tady, hovořil s kolegy. Jinak samozřejmě zpravodaj má také přednostní právo a toho jsem viděl.

Pan předseda klubu je přítomen na jednání schůze. S přednostním právem je přihlášen zpravodaj! Zpravodaji udělím slovo.

Já teď s dovolením, kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vystupuji jako zpravodaj ke sněmovnímu tisku 545. Předpokládám, že kolega Dominik Feri, který tady v tuto chvíli skutečně je jako místopředseda poslaneckého klubu TOP 09, má právo se přihlásit s přednostním právem do rozpravy, a bude mu tak umožněno vystoupit hned poté, co domluvím já jako zpravodaj. Je to tak logické. Já tady v tuto chvíli vidím pana kolegu Feriho, ale nevidím tady předsedu poslaneckého klubu TOP 09 pana kolegu Válka, takže myslím, že to je vyřešeno tímto. Já si jenom dovolím velmi krátce, protože poté vystoupím v obecné rozpravě k věcnému obsahu toho zákona, ale musím splnit povinnost zpravodaje a seznámit vás s průběhem projednávání tohoto sněmovního tisku. Za necelé tři měsíce to budou dva roky, kdy vláda Sněmovně předložila 9. července 2019 novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu. Vidíte, že na tom skutečně bylo odvedeno obrovské množství práce. Chci tady poděkovat za součinnost paní ministryni, a hlavně Ministerstvu spravedlnosti, panu náměstkovi a celému týmu, protože jsme na tom pracovali i v kooperaci s podvýborem pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení.

Pro rychlý přehled: První čtení proběhlo 6. listopadu 2019.

Popravdě je potřeba říci, že ta původní vládní předloha, o které mluvila i paní ministryně, doznala naprosto zásadních a dramatických změn. Dnes tady skutečně máme de facto jiný návrh novely exekučního řádu a občanského soudního řádu. Z toho vyplývá logicky různý přístup Ministerstva spravedlnosti k úpravám, které byly provedeny nebo které jsou navrhovány v rámci pozměňovacích návrhů.

Doporučili jsme: